Já opravdu se nechci dostat pod vaše ruce a pod váš diktát, to říkám úplně na rovinu.

Nechte toho už. Už toho nechte! Z předcházejících zmatečných a protiústavních opatření předchozí vlády bohužel víme, že lidská práva nás všech tu neomezovali jen ministři, ale také skupina anonymních úředníků, kteří psali nelogická nezákonná opatření, a ministři je podepisovali.

Úřady budou moci omezit podnikatelskou a jinou činnost v provozovně, obchodním centru, na tržišti či v tržnici. Bude možné regulovat i provozní dobu. Omezení bude možné také u všech činností, při kterých je člověk v přímém kontaktu s někým dalším, na základě vašeho vládního návrhu. Novela doplňuje rovněž pravomoc regulovat provoz všech typů sportovišť, škol, dětských skupin i zařízení pro mimoškolní vzdělávání dětí.

Toto všechno děláte pouhým zákonem.

V zákoně je nově uvedeno, že nařízení izolace nebo karantény mohou hygienici a další pracovníci dotyčnému oznámit ústně nebo písemně, a to i pomocí prostředků komunikace na dálku.

Je normální, že vám v sobotu ráno zavolá třeba nějaký anonym a řekne, že máte týden domácí vězení? Bez jakéhokoliv papíru a možnost se odvolat, možnosti protestovat?

Děsivý úplně.

Paradoxní na tom je, že podle tohoto vámi navrhovaného zákona tam mohli být umístěni, nejen když ohrožovali druhé... pardon, podle toho německého zákona tam mohli být umisťováni nejen lidé, kteří ohrožovali druhé, ale také i ve vlastním zájmu.

Víme všichni, proč ten zákon vznikl, ale připomenu to.

Žádný zákon na vyřešení zdražování lidí. Ne, to vás nezajímá. Tohle vás zajímá, celý leden nad tím trávíme.